A to vláda neustále říká, že je to vlastně soukromá komerční firma, ve které nemůže uplatňovat svůj vliv.

Podporovat takto šílenou půjčku, o které já jsem navíc osobně přesvědčen, že pan ministr financí Stanjura jednoznačně překročil své pravomoce. Správným postupem je zajištění přímého prodeje elektřiny státu a společnostem pomocí bilaterárních smluv a na burzu v Lipsku dodávat jen a pouze přebytky elektřiny, které Česká republika nevyužije.

Že by se měl na prvním místě starat o občany své země, si pan premiér zjevně ani nepřipouští.

A musím říct, že mě přímo nadzvedlo řešení vlády, která opět místo reálné pomoci občanům raději upravuje pravidla pro insolvenci. Toto je ostudné a hanebné. Vláda buď pomoci občanům neumí, anebo nechce. V obou případech by se měla ihned omluvit občanům a podat demisi. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já chci reagovat na svého předřečníka.

Já děkuji. S faktickou chce reagovat pan poslanec, ano. Děkuji za slovo.

Tak jsem to myslel. Děkuji.

Tak teď to nějakým způsobem berete zpět nebo rozmělňujete.

S faktickou poznámkou chce reagovat paní poslankyně Peštová.

Já jsem prosila pana ministra a stále čekám na odpovědi, které jsem ještě nedostala, abyste pane Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího, věděl, měla jsem dotazy, jenom chci odpovědi, proto jsem šla k tomu pultíku. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já bych možná znova připomenul a už to tady zaznělo několikrát, že za současnou situaci na energetickém trhu jednoznačně může Putinova válečná agrese na Ukrajině. To je třeba říkat neustále a dokola. Putinova agrese na Ukrajinu je hlavní příčinou zvyšování cen energií. Tím druhým faktorem jsou samozřejmě strategické chyby.

Prostě byly učiněny v minulých letech a teď se nám to vrací. To je ten druhý faktor, proč máme dnes takové problémy jak s dodávkami energií, tak samozřejmě s jejich cenami.

Nenaplněné zásobníky plynu, to je další faktor, který nás z počátku výrazně limitoval.

To, že se s tímto faktem musíme vyrovnat, je fakt. A to, že musíme se s tímto faktem vyrovnat během šesti měsíců, protože upozorňuji, že tato vláda dostala mandát těsně před Vánocemi loňského roku, to znamená v prosinci, takže během šesti měsíců se tyhlety věci musí řešit, je také fakt. Připomenu, že v současné době jsou zásobníky plynu naplněny, tuším na 75%.

Tady bych jenom odpověděl těm, kteří říkají, že vláda nic nedělá. Napravuje chyby z minula.